Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení zástupci vlády, vážené kolegyně, paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám hezký den. Dovolte, abych navrhl bod, který se jmenuje Vláda likviduje svobodný tisk pomocí návrhu na zvýšení DPH z 10 na 21 %, tedy více než o 100 %. Vedou mě k tomu dva úhly pohledu.

A ta třetí zkušenost, a věřte mi, že to je zkušenost k nezaplacení, je zkušenost vydavatele vlastních novin

To jsou tedy důvody, proč předkládám tento návrh. Když si uvědomíte, jak v poslední době narostly energie, a potažmo s tím pochopitelně ceny papíru, tak toto navýšení z 10 na 21 % je opravdu symbolicky téměř tím posledním hřebíčkem do rakve. Teď dovolte, abych citoval názor jedné dámy, která je předsedkyní správní rady Unie vydavatelů Unie vydavatelů sdružuje 43 členů.